Stejně tak jako sugestivní návrhy některých nedělních kladečů otázek, kteří vyzývají k mé rezignaci.

To jsou prosím absurdní věci. Děkuji panu ministrovi.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V okamžiku, kdy v tzv. faktické poznámce začnu uplatňovat věcné stanovisko, je povinností předsedajícího odebrat mi slovo, a ne pustit kvazidebatu, která vlastně jako debata ani nezačala s výjimkou dvou přednostních práv předsedů či zastupujících předsedů klubů či stran. Jinak jsme žádnou debatu nezačali! Ještě nikdo neměl šanci podle jednacího řádu tady vůbec nic navrhnout! Vůbec žádné věcné stanovisko sdělit. Potom nechápu, k čemu reagují ministři, k čemu bude reagovat pan náměstek hejtmana, když ani jeden z řádně přihlášených poslanců neměl šanci podle jednacího řádu tady cokoliv sdělit. Mám třeba připravený návrh usnesení. Neměl jsem zatím šanci. Chápete, dostali jsme se úplně mimo.

Takže kolegyně a kolegové, prosím, jestli chceme tu schůzi navést zpátky do nějakých základních mantinelů a břehů, tak se zkusme vrátit k pravidlům. Tak se zkusme i my vrátit k pravidlům, která tady běží, mají běžet, a možná nám ta schůze poběží normálně. Nechť dostanou slovo ti, kteří jsou řádně přihlášeni, a potom teprve, ať reagují ministři a případně náměstek hejtmana. Děkuji za tuto faktickou poznámku.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, tady za celé odpoledne padla spousta řečí, jak za to nikdo nemůže vlastně. Dva?

Ale myslím si, že politická odpovědnost je zcela jasná a měla by se z toho vyvodit. Děkuju vám. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vedle toho, že trošku chci přiblížit chronologii toho, co Zlínský kraj, hejtman, bezpečnostní rada a orgány integrovaného záchranného systému konaly, i opřel některé věci o ta fakta.

Všechno má svoje náležitosti. A protože jsme v právním státě, tak nezbývá než abychom vycházeli z těchto faktů.

Dne 24. 10. odešla písemná žádost ministrovi obrany, aby se této mimořádné události věnovalo Ministerstvo obrany, a byl informován předseda vlády.

Přímo z jednání na základě bezpečností zprávy policie byl seznámen se situací telefonicky i předseda vlády. Dne 30. 10 bylo jednání ministra obrany a ministra vnitra ve Vlachovicích a rozhodnuto o odvozu veškeré munice dle možností a pyrotechnické situace.

Toto proběhlo za účasti policejního prezidenta, ředitele pyrotechnické služby a ministra vnitra. Nyní tedy vedle chronologického stavu věci, jak kdo konal v rámci složek integrovaného záchranného systému, a dále bych chtěl konstatovat, že v souladu se zákonem č. 240, to je ten krizový zákon, při každém vyhlášení stavu nebezpečí musí být vyhlášena krizová opatření, jsou v zákoně uvedena, avšak nelze nařídit pracovní povinnost, neboť činnosti musí vykonávat profesionální pyrotechnici, policisté a další odborníci. Nelze nařídit poskytování věcných prostředků. Jsou používány obrněné transportéry, tanky, speciální technika. Nelze nařídit bezodkladné provádění staveb nebo terénních úprav. Nechci citovat celou část, co vyhlášení stavu nebezpečí obsahuje a k čemu slouží.